Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

S přednostním právem dvě přihlášky pan poslanec Černoch, poté pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji. Hezké dopoledne, dámy a pánové. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Chtěli bychom to zařadit dnes po již pevně zařazených bodech. Cílem tohoto návrhu zákona je podmíněné přiznání zvláštních církevních práv jako zakládání církevních škol či provozování duchovní služby ve věznicích a v armádě bezpečnostním hodnocením dané církve. Jsou to právě ty instituty, kudy může pronikat radikalismus do naší společnosti, ať už se radikální myšlenky dostávají do hlav mladých studentů, nebo odsouzených zločinců. BIS, Vojenské zpravodajství, Úřad pro zahraniční styky a informace a policie má tak dát závazné hodnocení, zda příslušná církev nevzbuzuje důvodnou obavu, že ohrožuje zahraničněpolitický zájem České republiky či nezakládá důvodné podezření, že ohrožuje veřejný pořádek nebo národní bezpečnost. Chtěl bych zdůraznit, že žádný z bezpečnostních orgánů, Národní bezpečnostní úřad, Ministerstvo vnitra, BIS ani Úřad pro zahraniční styky a informace se k zákonu nestaví zamítavě a chápou důvody tohoto zákona a jeho zavedení. Tento návrh považujeme za aktuální právě dnes, kdy na území Evropy a do České republiky pronikají statisíce cizích vyznání, o kterých nevíme vůbec nic. Děkuji. Nyní prosím s přednostním právem pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo. Dobré ráno, dámy a pánové.

Dohoda pro tuto schůzi byla, že se v úterý projedná osm prioritních opozičních bodů, projednaly se pouze čtyři. Domnívám se, že by bylo fér, abychom dnešní den pokračovali tím, že umožníme opozici realizovat alespoň v těch hlavních prioritách

alespoň v hlavních prioritách naplnit její ústavní právo mít zákonodárnou iniciativu.

Děkuji za pochopení a za vstřícnost. Mám jenom prosbu, jestli byste upřesnil, kam je chcete zařadit.

Ještě někdo se hlásí? Není tomu tak. První budeme hlasovat návrh na změnu pana poslance Černocha, to je zařazení bodu 109 po již pevně zařazených bodech na dnešní den.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 163, do kterého bylo přihlášeno 156 přítomných, pro 40, proti 68.